Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru a zemědělskému výboru.

Případně jestli pan předseda hospodářského výboru sdělí, kdo byl určen hospodářským výborem jako zpravodaj. Kolega Snopek. Prosím. Potom požádám kolegu Chvojku a kolegu Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila. Za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplňky které každý můžete vidět na svých stolech a jsou součástí usnesení, číst to by bylo docela dlouhé.

Za páté obligátní body pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení výboru předložil předsedovi Poslanecké sněmovny;

Děkuji. Eviduji vaši přihlášku do rozpravy, pane zpravodaji. A nyní požádám zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Petra Bendla, jestli by přednesl zpravodajskou zprávu. Nevidím pana poslance Bendla jako zpravodaje. Nevidím ani předsedu zemědělského výboru. Vidím pana předsedu zemědělského výboru, aby nám sdělil, kdo nám za zemědělský výbor přednese zpravodajskou zprávu o projednání zákona o ochraně spotřebitele.

To asi nepůjde, protože si myslím... Nepochybuji o tom, že pan kolega Volný mohl být přítomen na jednání zemědělského výboru, ale pravděpodobně nebyl zpravodajem.

Pan kolega Kudela se toho ujme. Prosím, pane poslanče.

Děkuji. Máme tedy za sebou zpravodajské zprávy. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného nejdříve pana poslance Tejce, ale protože se hlásil zpravodaj ústavněprávního výboru, jako zpravodaj má přednost. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jsem rád, že tady máme tento návrh.

Je to věc, která je pro občany tohoto státu. Tudíž by zde doufám neměl být žádný problém s tím zákon schválit. Takže já jenom krátce.

Myslím, že je to velmi dobrá věc.

A já bych to tak udělal taky.

Mám informaci, že personální, resp. finanční zajištění na tento institut není takový, jaký by měl být.